Děkuji. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, já se omlouvám, opravdu z toho vašeho vystoupení nejsem úplně moudrý. Některé věci tam vůbec nezazněly, tak bych si dovolil zopakovat některé ty dotazy, které přednesl už předseda KDUČSL, kolega poslanec Marian Jurečka. Týkaly se například dětských skupin, které v tuto chvíli nemohly obnovit svoji činnost, svůj provoz. Na malých obcích a městech to často je jediná možnost, jediná šance pro rodiče a rodiny a ten přístup by měl být podle mého názoru totožný, jako je u mateřských školek. Takže to je jeden dotaz, na který prosím zareagovat. Dále bych poprosil, abychom používali nejenom směrem k nám k poslancům, ale i k veřejnosti pravdivá data. To přece není pravda!

Je to jenom o tom, abychom uváděli skutečně pravdivá, relevantní data do debaty, do diskuze. Informace o tom, že chcete jako stát investovat do očkování, je pro nás myslím jasná, o tom se tady bavíme už rok a je to správně. My to podporujeme, a čím rychleji bude proočkovanost, tím rychleji pominou tyto debaty, které zde vedeme každý týden. Ale pokud jde o to, co vaše vláda, do které vy jste tedy naskočil tento týden nebo minulý týden, považuje za prioritu, a ve shodě s námi, s naším názorem i AntiCovid týmu, který jako koalice SPOLU máme, je priorita návratu dětí, postupného bezpečného návratu dětí do škol.

Tak bohužel toto...

Samozřejmě dotazů k současné situaci by byla celá řada. Navážu na diskuzi na dnešním zdravotním výboru, kde jsem některé dotazy vznesl, a řeknu je i tady na plénu. Vy v tuto chvíli trváte na tom, že může být poskytována pouze pacientům, kteří využívají nebo kteří to mají takzvaně na pojišťovnu, to znamená, že musí mít hrazenu alespoň část péče z veřejného zdravotního pojištění.

Potom si myslím, že je potřeba, aby všechny další kroky byly skutečně předvídatelné.

Blíží se nám některé věci, které je potřeba řešit, a my nemáme algoritmus, jakým způsobem budeme řešit například letní aktivity dětí, blíží se nám letní tábory. Dneska jsme diskutovali na výboru pro zdravotnictví o skutečně hazardování s tím, jakým způsobem dnes děti se nemohou věnovat pohybovým aktivitám. To je obrovský hazard a já jako zdravotník vím, že to dlouho nešlo jinak, ale teď musíme hledat cestu k tomu, jak pohybové aktivity a sportování dětí obnovit. Jinak jak už říkal kolega Kasal na zdravotním výboru, nárůst obezity, fyzická kondice dětí katastrofální stav.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Není. A v tom je ten zásadní rozdíl, protože znova říkám, já tady nechci to zdravotní hledisko vyvyšovat, ale jenom říkám, jsou tam základní parametry toho, kdy ten přenos je.

Děkuji.

A potom poprosím prozradím vám jedno sladké tajemství. Musíte začít skutečně být naprosto jasný a srozumitelný směrem k veřejnosti. Říkal to kolega Feri, kolega Kaňkovský.

Děkuji.